Jak to dopadlo? Hlasovali jste pro konec aut na spalovací motory. Lhali jste, pane premiére.

Odmítáme povinné kvóty. prosadíme odpovědný přístup k migraci zahrnující řešení bez kvót.

Mnohokrát tady padlo dnes to, kdo je za co zodpovědný, kdo měl jaký mandát, kdo neměl mandát, ale v každém případě to, že Česká republika se dostala do role prosebníka, je něco, co není možné akceptovat ani na minutu!

Pane premiére, já se omlouvám, tady skočily dvě faktické poznámky, které mají přednost ještě před přednostním právem. Prosím, máte slovo.

Pak budeme muset tedy platit, předpokládám. Tak co bude dál? Řeknete nám to tady? Já vám děkuji. Prosím, máte slovo. Já musím reagovat na pana ministra Rakušana. Za koho? Takže to jsou neexistující migranti. V tom případě můžeme posílat neexistující peníze. Takže to jsou tak úžasné protimluvy. Povinná solidarita.

To jsou fakta.

Nebudeme lidi strašit resuscitací, protože to je strašení, že by eventuálně někdo mohl mít zástavu srdce. Takže to není strašení. To jsou fakta! Děkuji.

Nebo tři minuty.

Děkuji.